A pak mi dovolte druhou poznámku. Proč to předkládáte? Proč to nestáhnete a nedohodnete se mezi sebou, jak to budete potom prosazovat? Hezký den. Děkuji.

Ano, je to tak.

Krom toho tady je pracovní lékař. To znamená, že velké firmy mají vlastní lékaře, kteří pro ně vykonávají, pro jejich zaměstnance, zdravotní službu, a u nich tady to podezření, že dochází k zneužívání, je zřejmé.

Pan poslanec Svoboda bude reagovat faktickou poznámkou. Máte slovo.

Čili to není o tom, jestli ten lékař je zodpovědný, nebo ne. To v medicíně nejde. Ona totiž medicína nemá opravné termíny. Děkuji. Pokračujeme v obecné rozpravě. Vystoupí paní poslankyně Valachová, po ní pan poslanec Kupka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Strana zaměstnanců to nikdy neodsouhlasila. A cítím povinnost to říct, pokud se tedy oháníme sociálním dialogem. Znovu opakuji, že návrh, tak jak je předložen, vychází z toho nejbližšího přiblížení zaměstnanců a zaměstnavatelů, kterého byli schopni za posledních pět let. Druhá věc.

Protože jediné relevantní měření proběhlo právě v onom roce 2008 a tam proti kompenzaci 11 mld. na relevantní měření Ministerstva práce a sociálních věcí byla závěrečná částka 4 mld. Budu moc ráda, když tuto věc na hospodářském výboru projednáme. Osobně se domnívám, že při kompenzaci skrze poslanecký návrh koaličně podporovaný, dalších 3,5 mld. kompenzace z hlediska makroekonomického pohledu, pokud se bavíme čistě o kompenzaci, to není nefér a žádný zásadnější problém nehrozí. Co si myslím, že je potřeba také diskutovat, a nikdy jsem to nepopírala, nejsem tak hloupá, že stávající stav naší ekonomiky samozřejmě v případě, a podotýkám, zlepšování jakýchkoliv podmínek zaměstnanců, kteří mají náklady, zvlášť tíživě dopadá na některé sektory, a zejména na malé, malé zaměstnavatele, malé podnikatele. Ale dámy a pánové, to je úplně něco jiného.

Panu kolegovi Pávkovi prostřednictvím předsedajícího.

A skutečně budu ráda, pokud v rámci projednávání jak na plénu, tak ve výborech budeme sledovat zajištění kvalitních podmínek zaměstnanců na všech pracovištích.

To není na nějaké zvlášť velké veselení. Je to výpadek poloviny příjmu.

Mění se a změnil se zejména po zavedení karenční doby směrem k těm nemocným, kteří jsou nemocní deset, čtrnáct dnů. To znamená, to je ta běžná pracovní neschopnost.

Samozřejmě většina lidí skutečně nemocná je. A bylo by fér si přiznat, že my šetříme na těch reálně nemocných lidech zkrátka jenom to, že jim tři dny nezaplatíme žádnou náhradu mzdy.